Chybí důslednější podpora třeba dodělání učňovského listu na úřadě práce v dospělosti, to je dneska složité podle všeho, co vím. Chybí praktické rozdělení úřadu práce, toho přístupu. Ale nechci to zdržovat, chci jenom říct, tohle jsou dlouhodobé úkoly. Je potřeba si být vědomi toho, že dnešní novela nic z toho neadresuje, a přitom to jsou ty věci, které tady jako svoji obrovskou frustraci mnozí popisovali. A já to chápu, já tu frustraci naprosto chápu. Ale chci říct, to, co nastane, jsou prostě čtyři pět bodů, které ještě jednou stručně shrnu, dám vám ten odkaz na to, co prohlasujete v těch paragrafech. Patrně se k tomu pak vyjádří pan předkladatel.

Prosím, pokračujte.